A v neposlední řadě nikdo nechápe to, což není záležitost tady podnikatelská, ale minimálně státu, že se stát připravuje o nemalé příjmy.

Ano, s tím souhlasím. Můžeme se dokonce i bavit o tom, jestli ta platforma vzdáleného připojení a někdo tomu říká chorvatský model, někdo jiný je ta platforma nejsprávnější.

Se vším bych dokázal souhlasit, ale nikoliv s tím, že se přijde a ideologicky a přiznejme si to, že to je ideologicky se zruší nástroj, který dnes funguje v různých podobách na různých platformách takřka v celé Evropě.

Takže místo toho, abychom třeba i opravili to, co se možná nepodařilo úplně ideálně, abychom na tom vybudovali lepší a pohodlnější službu pro podnikatele a samozřejmě i pro koncové zákazníky, protože i pro ně to bylo jednoduché, tak místo toho to rušíme. Proto jsme zásadním způsobem proti tomu a proto kritizujeme váš krok. Mockrát děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana zpravodaje. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, budu reagovat na pana místopředsedu Havlíčka. Mě zaujala věta slyšel jsem tady o EET hodně argumentů ze strany hnutí ANO, ale tvrzení, že spousta podnikatelů začala podnikat právě kvůli EET, se opravdu nezakládá na pravdě.

Samozřejmě že se můžeme přít, každý máme jiný názor na přínosy a negativa EET, ale prosím, nepoužívejme falešnou argumentaci, že EET motivovala podnikatele k tomu, aby začali podnikat, to prostě pravda není.

Děkuji. To, že chceme, aby všichni měli stejné prostředí, přece neznamená, že někoho považujeme za sprostého podezřelého. To, že mají všichni stejné prostředí, naopak je důkazem toho, že nikdo nebude moci se vymlouvat na to, že někdo by mohl třeba podvádět a někdo ne. To není výčitka, to je realita. Ano, vy jste řekl správně, celá řada podnikatelů a nejenom podnikatelů i různí pozorovatelé říkali, že může dojít k tomu, že začnou ubývat podnikatelé, ale ono k tomu nedošlo.

S faktickou poznámkou nyní bude pokračovat pan ministr Kupka. Já jsem tady věcně dokládal to, jakým způsobem roste jiný elektronický nástroj, který si ale vybrala sama veřejnost, a to jsou bezhotovostní platby prostřednictvím bankovních karet. To je realita, to je moderní způsob, který samozřejmě má celou řadu dalších významných výhod jak pro samotné spotřebitele, tak samozřejmě pro obchodníky. To, že řadu elektronických nástrojů budou využívat dál, pokud je zavedli, o tom není sporu a má to pro ně samozřejmě nesporně výhody, které oni sami si řídí. To, co my tvrdíme jednoznačně, že za daných okolností při současné situaci nemá znovuzavedení elektronické evidence tržeb ani ekonomické opodstatnění, natož opodstatnění politické.

Děkuji.